Důsledky mohou být jenom ty, že místo poctivého zaměstnávání kmenových lidí se budou firmy víc orientovat na různé agenturní zaměstnávání. To bude důsledek.

Nezlobte se, ale tohleto je prostě neuvěřitelné, když si neuvědomujeme současnost podniků, podnikatelů, firem.

Já tomu vůbec nerozumím a říkám vám, že tohleto by byla hrubá chyba jak krátkodobá, tak střednědobá, tak tvrdím, i strašlivě dlouhodobá.

Takže my si likvidujeme svoji vlastní ekonomiku.

Ale zároveň říkám, že to není jenom otázka těchto situačních faktorů, které jsme teď za ty dva roky prožili.

Vy tomu fakt mnozí nerozumíte. Děkuji za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo.

Za mě je to neuvěřitelně špatný signál tady z prostorů Poslanecké sněmovny všem lidem v celé republice. Ten špatný signál je podpořen tím, co tady Pavel říkal, ale hlavně tím, že normální běžný člověk tomu tématu nerozumí. Kdo z nás by nechtěl mít pět týdnů volna? Mám práce na zahradě a všude a ani bych to nestihl. Myslím si, že většina lidí by si vybrala třeba celý rok.

A my přicházíme s tímto? Normální běžný člověk nepochopí, co se ve firmách děje, protože nemá absolutně představu, ale věřte tomu, že na trhu je absolutní nedostatek všech manuálních pracovních sil. Absolutně neseženete od poslední uklízečky až po vrcholového člověka. Nejsou lidi. Teď paní poslankyně jako navrhovatelka nemáte přednostní právo, takže buď můžete s faktickou poznámkou, anebo vy jste přihlášena v rozpravě, tak pak na vás přijde řada. Děkuji za pochopení. Pan poslanec Petr Dolínek se přihlásil s faktickou poznámkou elektronicky a je teď na řadě.

Prosím, máte slovo. Nejenom že to nepochopí ti zaměstnanci, ale on to nepochopil ani kolega poslanec prostě to nepochopil.

Ale věřte tomu, že v řadě odvětví to prostě není možné. Podívejte se, kolik slouží hodin v nemocnicích. Podívejte se, kolik hodin slouží v sociálních službách. Podívejte se, kolik je potřeba odsloužit ve službách běžných, jako jsou kadeřníci, jako jsou potravináři, jako jsou prodavači a prodavačky.

Měl 13 zaměstnanců, teď jich má pět. A ne proto, že by jim nechtěl dát peníze, že by jim nechtěl poskytnout něco navíc, ale protože ty lidi na trhu nejsou.

Pan předseda Vojtěch Filip s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.